Ano, děkuji. Další vystoupí v pořadí v podrobné rozpravě pan poslanec Brabec, připraví se paní poslankyně Štefanová. Tak prosím, máte slovo. Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo pana ministra financí, tady nikde nevidím protože já, než se dostanu, a to bude velmi stručné, k odůvodnění svých pozměňovacích návrhů, jsem se ještě krátce chtěl vrátit k rozpočtu jako takovému, tedy navázat na to, co tady říkala paní stínová ministryně financí Alena Schillerová, předsedkyně našeho poslaneckého klubu, ohledně odpusťte mi ten výraz vycucané z prstu částky 50 miliard korun, která trčí v kapitole Ministerstva životního prostředí, tedy kapitole 315. Já jsem poměrně detektivní prací se snažil zjistit, jak tam ta částka přistála, kdo ji tam navrhl, proč zrovna 50 miliard korun, takhle neuvěřitelné astronomické číslo, což je víc jak 50 % příjmů té kapitoly, a musím říct, že jsem dostal do rozpaků několik úředníků včetně svých bývalých kolegů z Ministerstva životního prostředí, protože nikdo v podstatě nebyl schopen říct, jak tam ta částka vznikla. Až se nakonec shodli na tom, že tam nějak vznikla na vládě po dohodě tří ministryň a ministrů, ale nikdo z těch ministrů a ministryň mi stejně nebyl schopen říct, jak se tam dostala.

Ovšem bohužel, je to částka čistě virtuální, takže těchhle těch 50 miliard opravdu a o tom jsem hluboce přesvědčen slouží pouze jako snížení deficitu státního rozpočtu, ale Ministerstvo životního prostředí, mé oblíbené ministerstvo, z této částky profitovat nebude. A znovu tady opakuji, že bych se nikdy jako bývalý ministr životního prostředí neodvážil, abych s takto na vodě plovoucím rozpočtem přišel do této slovutné Poslanecké sněmovny a snažil se vás přesvědčit, abyste ji schválili, protože prostě ta částka není podložená, jsem o tom hluboce přesvědčen, ani legislativně, ani věcně, ale zjevně je to zahaleno nějakou rouškou tajemství. Takže tady musím opakovat, že skutečně rozpočet také proto jsem pro něj nemohl hlasovat na výboru pro životní prostředí, na výboru ten rozpočet prošel o jeden hlas rozpočet kapitoly 315, tedy rozpočet Ministerstva životního prostředí, považuji za uměle nafouknutý.

Oba se týkají kapitoly 315 a shodou okolností i sněmovního tisku 315, tedy kapitoly Ministerstva životního prostředí.

Důvod velmi stručně, ten program je dlouhodobě velmi zajímavý, efektivní, jsou to stovky, někdy tisíce konkrétních opatření v přírodě sázení stromů, obnova mokřadů, kosení cenných luk. V řadě případů se na tom podílejí spolky, někdy obce, ty menší obce. Je to velmi jednoduchý, vítaný zdroj peněz, je tam v návrhu 200 milionů korun. Já bych to rád tedy zvýšil o 100 milionů korun na 300 milionů korun jako celkovou částku a jsem přesvědčen, že tyto peníze by byly vynaloženy velmi efektivně.

Tady opět tedy navrhuji navýšit tuto kapitolu o částku 100 milionů korun. Důvodem je to, že nárok na vyplácení těchto náhrad za ztížení zemědělského hospodaření, zemědělského a lesního hospodaření, které probíhá v nějakých chráněných územích, ať už se jedná o národní parky, případně chráněné krajinné oblasti, je v podstatě mandatorní výdaj, protože vychází ze zákona, a buď ho proplácí Agentura ochrany přírody a krajiny, anebo národní parky, a ta částka je zjevně nedostatečná v příštím roce. A to znamená, měla by být navýšena, protože pokud nebude navýšena, stejně ministerstvo bude muset přijít v průběhu příštího roku a žádat o navýšení této částky, a já odhaduju v této chvíli, že bude potřeba minimálně o 100 milionů korun vyšší.

Děkuji, pane poslanče. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Štefanová Iveta, připraví se pan poslanec Vondráček. Děkuji za slovo.